Děkuji. Prosím pana poslance Adamce. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ale proč jsem to neříkal ve své úvodní řeči? Já jsem byl na jednání hospodářského výboru, kde vystupovali zástupci Ministerstva obrany, a docela agresivním způsobem, to jsem tam ještě opravdu neviděl!

Jiná varianta opravdu není! A netvařme se, že dohoda tady bude. To byla poslední faktická poznámka. Tak prosím, pan zpravodaj s přednostním právem a stále eviduji pana poslance Klašku.

Právě kontakt s jednou skupinou, a to byla skupina Ministerstva obrany, mě přiměl k tomu, abych se zamyslel nad otázkou, proč zákon neřeší takové otázky, jako je vypořádání vlastnických práv, otázka provozování. Šel jsem tedy po historii zákona, který se chystal řadu měsíců, a zjistil jsem, že tento zákon prošel celým legislativním procesem, až v jednom momentě z něj vypadly důležité pasáže. Ty pasáže jsem si osvojil, protože řešily právě ty problémy, o kterých tady mluvíme: otázka provozování, vypořádání vlastnických vztahů, souhlas s provozováním, otázka nájmu. Ale bohužel to jedné skupině nevyhovovalo. Když jsem dospěl k závěru, že neexistuje shoda, tak jsem i tento komplexní pozměňovací návrh stáhl.

Pak jsem se dozvěděl, že, promiňte mi to, Snopek chce privatizovat ve prospěch soukromých subjektů. Když se pak podíváme na některé pozměňovací návrhy z druhé strany, tak tam jasně zní: vyvlastnění ve prospěch provozovatele.

Řada kritiků si neuvědomila, že v tomto státě máme rovné všechny formy vlastnictví, a teď je vážný problém, který se bude muset řešit, a ten nebude vyřešen za týden. Víme, že tedy máme Letiště Ruzyně Praha, víme, že toto letiště bude potřebovat některé úpravy, rozšíření a zvýšení ochrany. A my tady nemáme zákon, podle kterého bychom mohli přistoupit k dočasnému omezení vlastnických práv, protože to není v žádném zákoně, které se týkají letišť, vůbec zakotveno. Ovšem jakási násilná forma, která tam je dána, není přesně to, co by odpovídalo současným zákonům. To je moje přesvědčení.

A to vidím jako vážný problém.

Musíme počkat, až proběhnou některá i soudní jednání. Já tady nechci otevírat některé případy, ale zkrátka i některé letiště může spadnout zpátky do klína státu. Otázka je, jestli je zájem některých zájmových skupin, aby takové letiště se vrátilo zpátky do státního majetku. Pokud bude jaksi tato diskuse pokračovat, určitě potom zveřejním všechny případy, ke kterým jsem se dostal v průběhu projednávání tohoto zákona. Děkuji za pozornost. Podrobná rozprava se nekoná, ale já vás včas vyzvu s návrhem procedury. Dvě faktické poznámky.

A to mají být ty zájmové skupiny?

To je prostě rozpor ve vládě mezi ministry a ministerstvy.

Ano, mají protichůdné názory. Podle mě ani jedna strana neříká úplnou pravdu.

Nevyřešilo se to za 20 let, tak se to nevyřeší. Ale já vám to nevyčítám. To se podle mě nedá. Děkuji za slovo. Tři poznámky. Ta první. Nedohodla se. Druhá věc. Já jsem jednal pouze se zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany, s nikým jiným. Musím říct, že budu hájit veřejný zájem a zájem státu. To je druhá věc. Za třetí. Pane ministře, podpořte vrácení návrhu zákona do druhého čtení a ukážete, že jste chlap a chcete řešit tento zásadní problém. Děkuji, pane poslanče. Ještě než dám slovo panu poslanci Chalupovi s faktickou poznámkou, tak prosím, abyste svou pozornost upřeli na galerii pro hosty, kam se dostavila delegace parlamentní skupiny přátel z německého Bundestagu.

Nyní má slovo pan poslanec Chalupa. Děkuji za slovo.

Takže pokud se tady bavíme o letištích, která potřebujeme pro obranu státu a bylo tady řečeno, že to potřebuje armáda.

Takže se přimlouvám k tomu, aby pan ministr opravdu zvážil, aby se připojil k tomu, aby se vrátil zákon do druhého čtení.